A samozřejmě akademickou obec v čele s lékařskými fakultami musí a taky podporuje i Asociace hotelů a restaurací, což je velmi zajímavé. Tento pozměňovací návrh A17 totiž zasahuje zásadním způsobem do kompetencí hygienické služby a ze strany hygienické služby se nejedná jen o nějaké úřední kompetence, se kterými bychom se ještě mohli jaksi smířit, ale jedná se o nástroje, které má hygienická služba k ochraně veřejného zdraví, které není jen v oblasti represe, ale zejména prevence.

Základem dozoru v této oblasti je posouzení a hodnocení zdravotního rizika a řízení rizik včetně posouzení zdravotního stavu personálu. Společné stravování je také prostředím pro podporu zdraví a ovlivnění stravovacích návyků, například úpravy jídelníčku, zařazení zeleniny, nepřepalovaných tuků.

Předpokládá se tak, že hygienická služba bude zasahovat bez poznatků o situaci v terénu, které získává při výkonu běžného dozoru, což není akceptovatelné. A samozřejmě to můžeme shrnout do jedné věty.

Navrhované změny jsou tak přímým ohrožením veřejného zdraví v oblasti potravin a výživy. Ale není to jenom ohrožení v této oblasti, ale v celém systému ochrany veřejného zdraví.

Každý si může přečíst, kdo tuto ochranu a dozor dělá.

Vyloučení střetu zájmů je proto žádoucí, aby se dozorem nad zdravotní nezávadností zabývala nezávislá složka státu.

A samozřejmě nesmíme zapomenout na dozor nad celým pracovním prostředím. Je pravda, že tento pozměňovací návrh vnáší do tohoto systému nejen zmatek do výkonu dozoru, který nelze vykonat komplexně, ale ztěžuje i postavení provozovatelů, ohrožuje zdraví spotřebitelů a mrhá prostředky státního rozpočtu.

A já věřím, že tento pozměňovací návrh A17 nebude schválen a že v naprostém souladu bude schválen zákon jako takový. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám, pane poslanče. S faktickou poznámkou se hlásí paní poslankyně Balaštíková. Dobrý den, kolegyně a kolegové. Dovolila bych si požádat Sněmovnu o hlasování o možnosti stažení mého pozměňovacího návrhu ze třetího čtení.

Z jednání z posledních dvou dnů vzešla ochota a vstřícnost zúčastněných stran hledat jiné řešení této problematiky, a proto si dovoluji požádat Sněmovnu o hlasování, které umožní stažení mého pozměňovacího návrhu pod bodem A16 až A19. Váš návrh jsem zaznamenal. Prosím. Děkuji za slovo. Kolegyně a kolegové, všichni, kteří jsou přihlášeni, alespoň podle ujištění paní kolegyně Balaštíkové, věděli, že se tento návrh, tedy návrh pod čísly A16 až A19, bude stahovat.

Já jako zpravodaj podporuji ono hlasování o stažení návrhu pod čísly A16 až A19. Děkuji. Děkuji. Nyní tedy pan poslanec Svoboda, po něm pan poslanec Heger.

Prosím, pane poslanče. Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, já vnímám to, co řekl zpravodaj. Jenomže jak všichni víme, o stažení návrhu se musí hlasovat. Jsou to jenom slova na podporu toho, aby pro stažení toho zákona všichni hlasovali. Čili z tohoto pohledu vnímám svoji roli jako nezastupitelnou, abych řekl to, co si myslím.

Já ho prosím pěkně mám.